Tyto subjekty budou na rozdíl od dosavadní právní úpravy nově zdaněny. Rovněž dojde ke zdanění nelegálního provozování hazardních her, které dnes zdanění nepodléhá. Nejvyšší sazba z hazardních her činí 35 % a bude aplikována na technické hry, například výherní hrací přístroje nebo videoloterijní terminály. Sazba ve výši 30 % se navrhuje pro živé hry, to znamená karetní nebo ruleta, loterie a bingo.

U technické hry se dosavadní pevná část odvodu nahrazuje minimální daní s tím, že její výše je 9 200 korun za čtvrtletí a přístroj.

Tento dodatečný výnos by měl sloužit především k navýšení financování sportu. Aby bylo dosaženo výše uvedených cílů, navrhuje se výnos daně z technických her i nadále dělit mezi stát a obce, avšak v novém poměru 65:35 ve prospěch rozpočtů obcí. Výnos daně z ostatních her se navrhuje i nadále dělit mezi stát a obce, a to ve stávajícím poměru 70:30 ve prospěch státu. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi a prosím i tady, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Volný. Děkuji za slovo, pane předsedající.

To jsou asi ty nejdůležitější změny. Děkuji panu zpravodaji a otevírám další bod, jímž je bod 45.